Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele poslanec Marek Benda a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rostislav Vyzula. Tak, už nám naběhly přihlášky.